Dezinformace, vyvolávání nálad ve společnosti, rozehrávání zpravodajských her. A to je přesně to, co dělají v současné době ty kdysi české zpravodajské služby, které jsou dnes pod přímou kontrolou NATO.

Ten člověk vstoupil do tak chráněného prostoru, že tam prostě mohl podepsat vázací akt, mohl se stát agentem CIA a není důvěryhodný pro českou službu. Není důvěryhodný.

Proto tvrdím, že v této republice už vlastně české bezpečnostní služby neexistují.

Rusko nemá žádný klasický důvod vést válku. Byli jsme to my, kteří vstupem do NATO, které už předtím rozpoutávalo nelegální války, tak my jsme vstupem do NATO přiblížili NATO k hranicím Ruska.

A vy se bojíte kupříkladu schválit zákon o referendu, který by obsahoval i možnost, aby se tento národ rozhodl, jestli chce být v NATO.

Jak vás podpořilo Německo tady v tomto?

Opravdu to udělá Německo?

Takže nepočítejte s tím, že vám to takhle jednoduše projde. Neprojde, dokud neprosadíte předčasné volby nebo dokud my nebudeme zbaveni svých mandátů nebo se nestane z vůle vyšší moci cokoliv jiného, tak o tom pravidelně uslyšíte.

A to je přesně to, kam vy ženete tuto zemi.